Je tady 30 let nějaká zkušenost, vedou se nějaké diskuse a je tady i nějaká zodpovědnost, tedy myslím si v tomto především ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nemyslím si, že můžeme pracovat s takovými argumenty, jako že maturita z matematiky je strašákem. Někdo se bojí češtiny, diktátu nebo někdo neumí psát slohovky. Takže budeme za chvíli řešit, že zrušíme češtinu? Asi ne, nebo doufám že ne. Takže tyhle argumenty opravdu nepovažuji za šťastné. Tristně mi zní také argument: v rámci systému nejsme schopni poskytnout všem studentům na tuto zkoušku dostatečnou přípravu. A potom mnozí a z různých stran, teď to není jenom věc samozřejmě ministerstva, se zaklínají tím, že je třeba zvýšit kvalitu. Tak až bude někdo tak liberální, že bude zas říkat, vlastně je jedno, jestli je kvalifikovaný, nebo nekvalifikovaný učitel, tak vzpomeňme právě na tu matematiku.

A odvolávat se na to, že to rozvíjí logiku tak logiku rozvíjí kdeco, nejenom matematika. Spíš se to tak říká. Myslím si, že to rozvíjejí i další předměty.

Místo toho ale já jsem se zúčastnil několika seminářů, taky za mnou chodí představitelé různých asociací a skupin, kteří naopak plédují za to, aby matematika byla povinná.

To jsem postřehl hlavně.

Takže na závěr bych chtěl říct, že tento příklad návrhu zákona je krásným dokladem toho, jak je potřeba věci promýšlet zejména v oblasti školství a jak bychom měli i do budoucna, vážené kolegyně, vážení kolegové, hledat shodu a podporu širší, než je koaliční. Koalice se mění a víme, že setrvačnost ve školství je dlouhá. A pak je úplně jedno, kdo bude tahat ty horké kaštany anebo řešit prostě zavedené nesmysly. Vždyť v tom snad máme všichni nějaké své děti nebo vnuky, tak nám to už proto nemůže být jedno a měli bychom opravdu před těmi rozhodujícími kroky vést diskusi, a ne něco narychlo tlačit silou pouze třeba koaliční. Považuji prostě za chybu to, když před pár lety se něco zavede, a teď saháme přesně k opačnému kroku. A myslím si, že je dobré zdůraznit, že když tedy tak spěcháme teď, jako že to bylo v devadesátce, zase nechápu, proč ten návrh nepřišel dříve a nedostal přednost před jinými návrhy, které by rozhodně mohly počkat.

Já uznávám, že vládní má své výhody a má jistou garanci toho, že by snad měl projít, takže já ho podpořím, ale je třeba zdůraznit tady i to, že se v podstatě o to bral hodně někdo jiný, nebo že to vzniklo také jako poslanecká iniciativa. Jde opravdu o ty studenty, aby tady neustále neměli otazník, jak to vlastně bude. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Mezitím přišlo několik omluv, se kterými vás nyní seznámím.

S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Valachová, poté pan ministr Plaga. Prosím, máte slovo.

Pan ministr zrušil svou faktickou poznámku.